Proto doporučuji tento pozměňovací návrh, nebo tento návrh přijmout. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Mám zde přihlášku pana předsedy klubu ODS a tuším, co nám chce říci. Ano, děkuji, registruji. Ptám se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Nikdo. Pan zpravodaj se hlásí? V tomto případě já navrhuji zkrátit lhůtu na projednávání na 30 dní. Děkuji. Pan poslanec Blažek se hlásil? Není tomu tak.

Není tomu tak.

A ještě rozhodneme o návrhu o zkrácení lhůty na 30 dní.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento tisk přikázali výboru zemědělskému a lhůta byla zkrácena na 30 dní. Končím projednávání bodu 21. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.